Poprosím i své kolegy po pravici. V tento moment nemám nikoho přihlášeného řádně. Prosím, pan předseda Sklenák, máte slovo. Jen jsem chtěl reagovat na to, co říkala paní zpravodajka. Já si samozřejmě dovedu představit i situaci, kdy ve zkrácené lhůtě sociální výbor, případně další výbory nedospějí ke shodě a projednávání může skončit tak, že zákon nebude schválen. To je dost dobře možné. Ale faktem je, že v té třicetidenní lhůtě se výbor může sejít dvakrát, jsou tam dva výborové týdny a můžeme se alespoň pokusit nalézt kompromis, podobu. Pokud lhůtu nezkrátíme, tak to fakticky znamená hození tohoto zákona pod stůl. Děkuji. Táži se tedy, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Žádnou další přihlášku nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se na závěrečná slova. Prosím. Děkuji za slovo.

Nicméně obecně. Jak vidíte, změna je komplexní a řada aktérů, kteří se pohybují v oblasti sociálních služeb, má na různé věci naprosto protichůdné názory. Je to nakonec v řadě oblastí, ať sáhnete do čehokoliv.

Jedna oblast, která tady byla několikrát zmiňována a která je asi nejkontroverznější, se týká převodu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ze zákona o sociálněprávní ochraně, kam podle mého názoru neměl být ani původně umístěn, do zákona o sociálních službách, kam podle mě logicky patří.

A to proto, protože si v současné době toto zařízení může vlastně založit kdokoliv kdekoliv. Prostě když organizace splní zásadní předpoklady, tak si zařízení založí. A že to asi tak finančně špatné není, o tom svědčí to, že jich vznikla celá řada, aniž jsou ale stoprocentně naplněna. A tím, že je chceme dostat do systému sociálních služeb, tím chceme říci: ano, my chceme, aby si kraje řekly, kolik těchto krizových lůžek potřebují, kde je potřebují, a potom jsme ochotni je financovat skutečně jako krizová lůžka stoprocentně bez ohledu na to, zda tam dítě v tu danou chvíli je, nebo ne.

Ale to přece není důvod vracet k přepracování celý zákon. Druhá věc, která je pro někoho kontroverzní, je pastorační služba.

Hlasujte o pozměňovacím návrhu a odmítněte to.

Jak říkám, musíte se prostě v nějakém bodě rozhodnout, když máte názory z úplně opačných konců. Já už tentokrát budu opravdu velmi stručná. Nechci tady rozebírat financování zdravotní péče, měli jsme to teď na sociálním i zdravotním výboru.

Ministerstvo to vědělo, přesto to tam ponechalo.

Chtěla bych, pane předsedající, abychom o tom dali hlasovat.

Pokud tento návrh neprojde, tak prodloužení lhůty o 20 dní. Máme vše, děkuji za spolupráci. Já vám také děkuji. Nyní budeme tedy hlasovat o návrzích, jak zazněly v obecné rozpravě. Ještě jednou přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, eviduji žádost o odhlášení.

Jako první budeme hlasovat návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 61. Přihlášeno je 116 poslankyň a poslanců, pro návrh 56, proti 45.